Děkuji paní zpravodajce za její zprávu. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova? Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Prosím, kdo souhlasí s usnesením navrženým paní zpravodajkou? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko.

Pro 106, proti žádný, návrh usnesení byl přijat.